To je pravda.

Já měřím opravdu všem stejným metrem. Pan poslanec Stanjura, po něm se hlásí pan poslanec Bendl.

Nebo ministra. Nic na tom, a já jsem přece jasně říkal, že nebudu hodnotit nového generálního ředitele, dokud nebude nějaký čas, a neříkal jsem, že bude špatný generální ředitel. Tak mi to nevkládejte do úst. Já jsem říkal, že to je čirou náhodou, že dva ze tří byli vaši členové. Nebyl žádný důvod. Mě zajímá tento, žiju v tomto regionu a nechtěl jsem z toho dělat generální otázku všech výběrových řízení, která jste vypsal nebo nevypsal.

Neřekl jsem žádnou novou informaci. A to jsme ve shodě. Oba jsme popisovali stejný skutek stejnými slovy. Nebo skoro stejnými slovy. Našel jsem ten papír.